Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Goláně a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Všechny přítomné poprosím, asi už popáté, o klid v sále. Děkuji.